Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, dle vašeho vyjádření z tiskové konference by školy měly dostat podporu od státu na úhradu energií. Peníze by měl získat jejich zřizovatel. O jaké podobě pomoci uvažujete, jakou formu by měla mít? Dále jste zmínil, že podporu by měly získat základní, střední a také vysoké školy. Chci vás upozornit, že zejména mateřské školy jsou zřízeny i v těch nejmenších obcích, a ty mají velmi malé rozpočty, a proto je potřeba myslet i na naše mateřinky. Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace. Pane ministře, máte slovo.

Předpokládám, že jednání vlády na to téma proběhne v krátké době, a v krátké době se i ten návrh případně na legislativní změny, které by měly zabezpečit tyhlety otázky, dostane do Poslanecké sněmovny a do Parlamentu obecně.

Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující otázku? Paní poslankyně, máte slovo. Pane ministře, já moc děkuji. Já bych vás chtěla jenom upozornit, že i starostové obcí na té situaci velmi pracují, i v rámci mateřských a základních škol, které jsou třeba jednotřídní, tak opravdu si řeknu rozpočtově vypomáhají.

Děkuji oběma za dodržení času. Přicházíme k další interpelaci, která je také na pana ministra školství, a v tu chvíli poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Martin Hájek. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, podle informací z doby před několika měsíci očekávala Česká republika příchod zhruba 130 000 dětí ukrajinských uprchlíků, což by znamenalo skoro celý jeden populační ročník. Podle vašich vyjádření z minulého týdne to vypadá, že nakonec bude dětí zhruba polovina z tohoto odhadovaného počtu. Chci se vás proto zeptat, zda je naše školství připraveno tyto žáky pojmout a jestli už jste na ministerstvu zaznamenali nějaký problém.

Děkuji za odpověď. Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času a poprosím pana ministra školství. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, vy si mě asi dneska chcete užít, jsou to moje první interpelace.

Tak jsme se snažili zjistit, čím to je.